Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Děkuji za slovo. Nejprve vaším prostřednictvím panu kolegovi Onderkovi. Pane poslanče, na to, že bude problém s veřejnými rozpočty obcí a krajů, jsem upozornil v Poslanecké sněmovně já, když jsem k tomuto tisku podával pozměňující návrh. Vaše koalice ho tehdy odmítla. A to řešení tady bylo. Druhá věc.